Celní orgány tak primárně vykonávají tuto svoji působnost až na základě žádosti konkrétního držitele práv, který následně musí vést soukromoprávní soudní řízení proti subjektu, který právo duševního vlastnictví porušil. Tak jak jsem již uvedl, evropská právní úprava je použitelná pouze na zboží pod celním dohledem. Orgány Celní správy České republiky však vykonávají působnost v rámci boje proti padělkům i na vnitřním trhu v rámci České republiky. Předložený návrh zákona proto přebírá evropskou právní úpravu též pro oblast vnitrostátní, na kterou by jinak nedopadala. Celní orgány se tak budou při postupu vůči zboží na vnitrostátním trhu řídit obdobnými principy při postupu vůči zboží pod celním dohledem, a to zejména principem součinnosti s držiteli práv duševního vlastnictví. Obdobná právní úprava již funguje např. na Slovensku. Navrhovaná právní úprava v prvé řadě zefektivní boj proti padělkům. Bude poskytnuta zvýšená ochrana držitelům práv duševního vlastnictví, kteří tak budou moci rozvíjet své podnikatelské inovační aktivity bez obav z nekalé konkurence a deformace trhu ze strany porušitelů těchto práv. Současným efektem pak bude též ochrana spotřebitelů, kteří budou navrhovanou úpravou lépe chráněni proti padělkům. Z pohledu státu dojde rovněž k posílení boje s daňovými úniky, které jsou s trhem s padělky zpravidla spojeny. Zároveň byla zkrácena lhůta pro projednání návrhu ve výborech na 30 dní. Rozpočtový výbor doporučil, aby Poslanecká sněmovna tento vládní návrh zákona schválila bez připomínek. Závěrem svého úvodního slova bych si vás dovolil požádat o projednání a podporu tohoto návrhu zákona. Děkuji za pozornost.

Ale myslím to vážně. Předseda Sněmovny šel příkladem, pan kolega Schwarz nejde příkladem, ostatní kolegové také nejdou příkladem, prosím tedy Sněmovnu o klid. Pane zpravodaji, máte slovo. Vážené kolegyně, kolegové, chtěl bych poděkovat panu ministrovi za znovupředstavení i ve druhém čtení zákona pod sněmovním tiskem číslo 267. Mohu potvrdit a seznámit vás s usnesením rozpočtového výboru, který řádně tento zákon a tento sněmovní tisk projednal.

Po úvodním slově náměstkyně ministra financí Hornochové, zpravodajské zprávě poslance Jiřího Holečka a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví, sněmovní tisk 267, schválila bez připomínek, za druhé zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky. Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku, a ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Zahajuji rozpravu podrobnou, do které také nemám žádnou přihlášku. Děkuji, pane předsedo. Ano. Nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím.

Budeme pokračovat podle schváleného pořadu schůze, a to je...

Budeme hlasovat o zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin. Rozhodneme v hlasování číslo 14, já vás ale nejdříve odhlásím a požádám vás o novou registraci.

Hlasování číslo 14. Kdo je proti? Děkuji vám. Z přítomných 103 poslanců pro 92, proti nikdo, návrh byl přijat.